Ohledně nákladů, a já už jsem to několikrát říkal, vzhledem k nákladům české digitalizace, která je v řádu nižších desítek miliard ročně, je faktický výkon agentury, kdy část se bude hradit i v rámci Národního plánu obnovy, zejména kompetenčních center, co Národní plán obnovy umožňuje, tak je to skutečně zlomkový náklad, který ušetří peníze. A lidi zajímá, jakým způsobem budou dodávány ty služby, zda budou včas, zda budou mít jednotný design. A když jsme se tady bavili, a ono to tady zaznělo od pana předsedy Fialy, ve věci toho, kdo se k té agentuře vyjadřoval.

ICT Unie bezesporu je významným partnerem řady věcí, konkrétních řešení, často konzultují i ve věcech a spolupracovali jsme jako všechny partaje v minulém volebním období.

Aktérů v průběhu vyjednávání DIA, ve formulování těch cílů, byla celá řada.

Je toho celá řada. Prosím, nesrovnával bych to ovšem s Národní sportovní agenturou ještě ze dvou důvodů. Sport je důležitý, měl by zasahovat do všech aspektů lidského života, ale nejsou jeho konzumenty ministerstva, občané skrze sdílené služby. Skutečně to není umbrella nebo průřezové téma, kterým se zabývají všechna další ministerstva či čerpají jeho služby, v tom je to odlišné. Zároveň jsem si nevšiml nějakých nadrámcových rolí Národní sportovní agentury, ať už je to ve vytváření nějakých politik, práce na strategii a realizaci strategie digitálního Česka. Národní sportovní agentura ve své povaze byla organizace a je stále organizace, která by měla transparentně a kvalitně třeba rozdělovat peníze, které jsou určeny na podporu sportu v České republice, ale sama o sobě nevytváří, není to produkční těleso. V tomto případě nechodí její experti konzultovat třeba architekturu nějakého řešení ve sportu, sylaby, osnovy, které se třeba týkají nějakého sportovního vzdělávání. Prostě jenom to, že to má v názvu agentura mě před tím trošku varovali, že tam bude vytvářena tato paralela.

Myslím si, že každý ten stream nebo každá ta oblast se soustředila na nějakou specifickou část toho projektu. A samozřejmě i ta poslední věc ve smyslu, o kterém hovořila paní poslankyně Dostálová: ano, počítáme s tím, jakmile DIA bude mít ambici býti nějakým příjemcem evropských peněz a dotací z IROPových programů, je nutné jít cestou té změny, s tím počítáme. Kromě toho, že výběrové řízení skutečně mohu vypsat, i když agentura ještě není zřízena, a děje se to, běžně podle zákoníku práce vznikají výběrová řízení, firmy najímají na místa budoucí, tak v téhle věci skutečně bych chtěl postupovat, že nejdřív tedy bude agentura, pak bude její vznik a pak budeme řešit tyto věci, ale na vše se snažíme pamatovat. A musím říct, že i spousta věcí, které zde zazněly, ať nejsem kritikem, jsou samozřejmě inspirativní podívat se na nějakou věc ještě třeba z jiného pohledu, a já je ve své podstatě vítám, neboť i mě to ujišťuje, že jsme na něco nezapomněli. Já vám děkuji. Děkuji.

Děkuji, pane místopředsedo. Já jsem se v mezičase podívala na internetové stránky Ministerstva pro místní rozvoj a zjistila jsem, že ani tam není zmínka o tom výběrovém řízení, o kterém hovořila paní poslankyně Vildumetzová Mračková.

Ten vámi zvolený způsob nepovažuji opravdu za transparentní. Domnívám se, že byste měli prodloužit lhůtu výběrového řízení a ještě zveřejnit standardními prostředky, jak to bývá běžné v této oblasti, například milostivě byste to mohli dát alespoň na stránky Ministerstva pro místní rozvoj, kde jsem to skutečně nenašla. Domnívám se, že tím byste odboural alespoň trochu pochybností o transparentnosti takovéhoto výběrového řízení. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.